Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: paní poslankyně Šánová z pracovních důvodů, pan poslanec Urban po celý dnešní den ze zdravotních důvodů.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Bělobrádek Pavel do 13 hodin pracovní důvody, Brabec Richard pracovní důvody, Dienstbier Jiří pracovní důvody, Jurečka Marian pracovní důvody, Marksová Michaela pracovní důvody, Němeček Svatopluk pracovní důvody, Stropnický Martin pracovní důvody, Ťok Dan pracovní důvody, Zaorálek Lubomír zahraniční cesta.

S náhradní kartou č. 20 pan poslanec Vondráček.

Tak do stenozáznamu, děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A já poprosím sněmovnu o klid. Hezké dopoledne. Já bych chtěl navrhnout zařazení nového bodu, který by se jmenoval zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru. My jsme společně, a opravdu říkám společně, schválili změnu zákona. Myslím, že nám to zabere tak jednu minutu času, protože je to jenom jednoduchý akt, kdy to naplníme, dikci zákona, zřídíme ji. A protože v úterý budou zasedat poslanecké kluby, tak mohou už vytvořit nominace a na příští schůzi bychom mohli tu komisi, nebo členy komise, zvolit. Navrhuji, abychom to zařadili za blok třetích čtení. Takže jako šestý bod dnes. Návrh usnesení a jedno hlasování. Děkuji. Ano, děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí ke změně programu. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o předneseném návrhu. Je to zařazení bodu s názvem zřízení stálé komise pro kontrolu analytického a finančního útvaru. Prosí zařadit tento bod za třetí čtení, dnešní den. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.